Nyní vystoupí pan poslanec Holeček, který bude interpelovat pana ministra životního prostředí, který je přítomen. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci doplnění soustavy evropských chráněných území Natura 2000. Já jako poslanec zvolený za Ústecký kraj jsem pro zapsání obou lokalit do seznamu Natura 2000 a také jsem pro stavbu jezů v Děčíně, tudíž nechápu postup vlády, která v jednom stanovisku lokalitu Porta Bohemica navrhuje do soustavy a v další ne. Dále nerozumím tomu, proč česká vláda čeká na stanovisko Evropské komise, když je jasné, že obě lokality zapsat musíme.

Děkuji za odpověď. A slovo má pan ministr. Děkuji za slovo a děkuji za dotaz.

Tím důvodem, proč nebude zařazena, byly přetrvávající a jsou přetrvávající obavy, že zařazení lokality Louky u Přelouče v té navrhované podobě by podle názoru Ministerstva dopravy nebo Ředitelství vodních cest znamenalo dramatický problém, minimálně výrazné zpoždění s možností realizace toho projektového záměru, tedy umělého kanálu na Labi. Já mám názor jiný. Já jsem přesvědčen, že v obou případech to zařazení lokalit, tak jak byly navrženy, s těmi stanovišti a s tím geografickým členěním, by neznamenalo ani po zařazení do národního seznamu evropsky významných lokalit nějaký výrazný konflikt v budoucí realizaci těch záměrů. V jednom případě se mi o tom vládu podařilo přesvědčit, v druhém případě ne. Vláda jako kolektivní orgán hlasuje, hlasovala o obou těchto variantách a takto je výsledek. Samozřejmě teď, jak jste přesně řekl, teď budeme informovat, už jsem informovali Evropskou komisi, k čemuž jsme povinni, z jakého důvodu jsme se tak rozhodli, a Evropská komise ty důvody zváží a nějakým způsobem zareaguje. V tom případě má slovo pan poslanec Beznoska, který bude interpelovat paní ministryni Marksovou, ale ta je z pracovních důvodů omluvena. Děkuji za slovo, pane předsedo. Někdy v minulém týdnu Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo mimořádnou neinvestiční dotaci ve výši 20 milionů korun, samozřejmě v souladu s usnesením vlády, Fondu ohrožených dětí, tak aby zabránilo zavírání klokánků. Tahle závažná situace opravdu vyžadovala řešení a já se ptám, jaké opatření přijalo vedení fondu k tomu, aby se podobná, ekonomicky téměř neřešitelná situace nemohla opakovat. Jaká opatření přijalo, aby snížilo své provozní náklady, a jakým mechanismem bude řešit v minulosti vytvořené dluhy ve fondu a jaký kontrolní mechanismus, nový, nastavilo ministerstvo vůči fondu, aby se podobná svízelná situace na fondu nemohla opakovat. Za odpověď děkuji. Ano, odpověď dorazí písemně. Paní poslankyně Hnyková rovněž na paní ministryni Marksovou. Děkuji za slovo, přeju všem hezké odpoledne. Vážená paní ministryně, 2. května 2016 proběhlo jednání mezi odbory, předsedou vlády a dalšími ministry k odměňování ve veřejném sektoru. Mě zajímají ovšem další oblasti veřejného sektoru, a to především je oblast sociálních služeb, kde by mělo dojít pouze k nárůstu o 5 procent. Chci jen připomenout, že odměňování v sociálních službách patří k nejhorším. A vy jistě znáte výše platů.

Jistě vám vaši pracovníci ministerstva sdělili, jak tristní situace nastává se zaměstnanci v sociálních službách, po jednání výboru pro sociální politiku. Začíná zde být nedostatek pracovníků nejen v Jihočeském kraji, ale i ve Zlínském kraji, a já se dovídám, že platy budou navýšeny pouze o 5 procent. Sociální služby jsou řadu let podfinancovány, prohlubuje se nedostatek odborného personálu pro klienty a jsou stále hůře dostupné. Přitom demografická křivka jasně dokazuje, že seniorů bude přibývat nejen v pobytových zařízeních, ale i v terénu. Tak se ptám, paní ministryně, jestli je podle vás dostačující navýšení o 5 procent v této oblasti. Jaké kroky učiníte v této oblasti v odměňování pro jeho zlepšení a čím podpoříte zaměstnance, aby pracovali v sociálních službách? Děkuji. Také děkuji. Prosím pana poslance Zahradníčka.

Děkuji za slovo.

Mám na mysli podniky a obce. Do budoucnosti vidím velké problémy, pokud se nic nezmění v celkovém hospodaření především menších obcí.

Nebo vám stávající stav vyhovuje? Například uvádíte, že ne všechny obce mají účty u České národní banky, a já se ptám, zda se situace již zlepšila. A vy uvádíte, že to budete s kraji řešit, a já se ptám, zda jste již našli společná nějaká řešení. Samostatnou kapitolou vaší odpovědi byla otázka kontroly dotací.

Děkuji poslancům za pozornost a vám, vážený pane ministře, za písemnou odpověď.